Veškeré informace jsme předali jak kolegům, členům volební komise, tak vám, předsedům poslaneckých klubů, tak vašim tajemníkům. Přesto cítím jako zásadní, aby krátké shrnutí ode mne jako předsedy volební komise zaznělo.

V pondělí byli nominovanými kandidáty na předsedu Sněmovny pan Karel Havlíček, kterého navrhl poslanecký klub hnutí ANO, a paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, kterou navrhla koalice SPOLU. Pro stenozáznam ho v rychlosti přečtu: